Já v tuto chvíli bych požádala, protože mám také přednostní právo a zrovna v tuto chvíli na mě přišla řada, ale protože předsedající nemůže opustit v danou chvíli tento prostor, tak jsem domluvena s Věrkou Kovářovou, že mě při mém přednostním právu vystřídá. Děkuji mnohokrát. Dobré odpoledne, vážené poslankyně, vážení poslanci.

Prosím, máte slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, celý svůj život si stojím za tím, že dobrý politik má naslouchat všem. Nejenom těm, kteří ho podporují. Je po volbách a naším úkolem by nyní mělo být společnost spíše uklidňovat než dál rozdělovat.

A to velmi. To však ale není hlavní důvod, proč si myslím, že pandemický zákon, a to ještě abychom ho projednávali ve stavu legislativní nouze a v současné podobě, je špatně. Těch důvodů je daleko více.

Chybí v něm jakákoliv kontrola rozhodnutí, chybí zde systematické řešení kompenzací podnikatelům nebo lidem. V daném zákoně se řeší pouze škoda. To znamená, že spousta podnikatelů a lidí přijde o své příjmy. Co když ten člověk bude mít dvě telefonní čísla? Kdo to bude kontrolovat? Kdo to bude sankcionovat? A spoustu dalšího. Samozřejmě, vždycky jsou všechny věci řešitelné, ale měli bychom je vyřešit dopředu, a ne pouštět do světa zákon, o kterém od počátku víme, že má mnoho chyb a je špatně. Já uznávám, že nejsem odborník přes právo, ale musím konstatovat, že názory odborníků na současnou podobu zákona nejsou přiložené. Nejsou přiložené ani názory, že to projednáváme ve stavu legislativní nouze. Nedoprovází zde žádné zdůvodnění, žádná analýza budoucího vývoje, žádné odborné posudky, prostě nic.